Ale souhlasím, je to na interpelace. Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo.

To mě mrzí, bylo to cíleno na pana ministra financí.

Řeknu jednu věc. Ale už není v opozici. Zastropování je špatně, snížení daní je špatně, dotace jsou špatně.

Teď on má předkládat. Bohužel, my si nemůžeme ověřit dopad silniční daně, čerpali jsme z rozpočtu roku 2021, protože vláda řekla, že zrušila silniční daň, ale nic neprojednala. Není žádný materiál v eKLEPu, nebylo žádné hlasování.

Víte, bylo tady řečeno, že jsme zrušili spotřební daň.

Ale neslyším, co se bude dělat.

Už jenom za leden to bylo 62 miliard.

To se tam samozřejmě dočteme. Takže musí mít jasnou ekonomickou úvahu, co bude dělat dál ekonomicky s příjmy, výdaji. Už připustil i ministr financí, že bude novela, řekl to v červenci.

Sám mi tady garantoval pan ministr zdravotnictví, mluvil o tom a já mu děkuji že nechceme v žádném případě, aby se zhoršila zdravotní péče pro naše občany. Já to nevnímám, že to jsou interpelace dneska. My jsme požádali pana premiéra, pan premiér nám vyhověl, odpověděl a my o těch věcech debatujeme s naprosto vstřícnou podanou rukou a s nabídkou pomoci. Ještě taková maličkost.

Předesílám, že hnutí ANO nebylo v té době ve Sněmovně, neměli jsme svoje poslance.

Já vám také děkuji.